Kromě zrušení daňového zvýhodnění biopaliv se navrhuje zrušit i tvrdost vůči oprávněným příjemcům pro opakované přijímání vybraných výrobků. V případě, že jim bylo zrušeno povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z toho důvodu, že tři měsíce nic nevykonávali, nebudou muset vyčkávat dva roky, než si budou moci o nové povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků požádat. Tímto návrhem se sjednocuje úprava povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků a povolení provozování daňového skladu.

Děkuji panu poslanci Raisovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ještě jednou dobrý den.

Děkuji panu poslanci Adamovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Ještě jednou krásné a příjemné odpoledne.

Více jsem ho podrobně zdůvodnil v předcházející rozpravě. Děkuji panu poslanci Paverovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já jenom váš předchůdce na postu předsedajícího vyzval všechny přihlášené, aby uvedli v podrobné rozpravě i zdůvodnění. Já jsem to konzultoval s legislativou a bylo mi řečeno, že je jedno, zda zdůvodnění zazní v podrobné, či obecné rozpravě, což asi tak předpokládám, že většina těch, kteří byli nyní přihlášeni přede mnou v podrobné rozpravě, s tím počítá, a já také.

Posledním přihlášeným je pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Tak děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí. Pan zpravodaj.

Jménem kterých klubů, musí být minimálně dva. Takže registruji veto na zkrácení lhůty. Ptám se, jestli ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra. Já se omlouvám, pane poslanče... Já tomu rozumím, nicméně teď jsem podrobnou rozpravu ukončil. Víc vám radit nemůžu. Takže nyní se hlásí pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

Tak pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

Pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče. Prosím vás, toto zkrácení nelze vetovat. Proto prosím, aby se o tom hlasovalo. Děkuji. Ano, pan poslanec Volný.

Prostě nevidím racionální důvod, pokud dneska máme 28. dubna, skončíme během několika minut, možná jedné minuty, druhé čtení.

I když to nezkrátíme, tak ten termín bude pořád stejný.

Jde podat veto pouze na to, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval, podle § 94a odst. 4, což se nestalo. A já se ptám, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Jestli nikdo takový není, tak podrobnou rozpravu končím a nyní se tedy ptám na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pan ministr nemá zájem ani pan zpravodaj. Vzhledem k tomu, že v obecné i podrobné rozpravě nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, zazněl pouze... návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na osm dnů podle § 95 odst. 1 jednacího řádu.